Ačkoliv kvituji, že tento zákon je východiskem ze současné situace, že byl diskutován se zástupci všech politických stran a že přináší řešení, přesto bych chtěla vyjádřit určitou nespokojenost s jedním jeho aspektem, který se ale bohužel pomalu stává jakousi normou, a tím je zapojení naší armády. Jako předsedkyně výboru pro obranu bych ráda podtrhla, že hlavním úkolem armády je obrana naší země proti vojenským nebezpečím, podpora našich zahraničněpolitických zájmů v zahraničí a samozřejmě i pomoc složkám zajišťujícím vnitřní bezpečnost, pokud nezvládají situaci.

Dále mohu připomenout vmanipulování vojenských speciálů do sledovací akce ze strany pana Šlachty a Celní správy, nebo takzvanou chytrou karanténu, v níž bohužel také není jiné chytré státní složky, která by dovedla tento projekt spravovat lépe. Opravdu mě znepokojuje, že stát hází na bedra armády úplně vše, s čím si jinak neví rady, a varuji před tím, abychom si na toto zvykali. Nejsme v situaci, kdy by bylo možné do tohoto návrhu zákona zásadně zasahovat. Já to vím, ale musím zde nahlas říct, že jsem velmi znepokojená tím, že hlasovací komise mají být převážně tvořené vojáky Armády České republiky.

Překvapuje mě, že tohle ministrovi vnitra nevadí, že to nevadí premiérovi, že to nevadí ani panu ministrovi obrany a dalším členům vlády. Kdyby jim to totiž vadilo, nemuselo to v tom návrhu být takto, mohlo tam být jiné řešení. A abyste mně nevyčítali, že jenom kritizuji a nenavrhuji řešení, tak jen tak z první ruky a bez příprav mě napadá, proč k tomuto úkolu, pane ministře Hamáčku, třeba Ministerstvo vnitra nevyužije například dobrovolné hasiče, na které si může Ministerstvo vnitra snadno sáhnout, v uvozovkách sáhnout, a kteří jsou regionálně rozmístěni mnohem lépe než Armáda České republiky. Chci proto z tohoto místa vyzvat vládu, aby pro podobné úkoly hledala napříště jiná řešení.

Nemá to tak být a měli bychom si to tady všichni uvědomit.

Kromě této právní úpravy, která se týká případů voličů umístěných do karantény, bude nezbytné zajistit bezpečí a zdraví všech ostatních, kteří budou volit standardním způsobem, a zejména těch, kteří budou členy standardních volebních komisí. Tady i vítám navýšení příspěvku, protože skutečně sehnat lidi do volebních komisí bývá problém za normálních okolností, natož dnes, kdy opravdu někteří lidé mají strach.

Děkuji vám za pozornost.

Skutečně mě toto netěší, a netěší mě to z toho důvodu, že opravdu jsou jiná, schůdnější, demokratičtější, i pro občany přijatelnější řešení než to, když budou chodit volit a budou tam vidět lidi v uniformách.

Máte slovo. Velmi stručně k vystoupení paní poslankyně. To není pravda, že se s tím nedalo nic dělat.

A já za to chci Ministerstvu obrany a armádě poděkovat.

Takže si myslím, že jsme našli řešení, které je adekvátní.

Děkuji.

Armáda tam ale byla jenom po nějakou dobu. Mimochodem pro policisty to váže po celou tu dobu téměř třetinu jejich kapacity. Bylo by potřeba, aby byli v ulicích. Takže to jenom k té poznámce, co kdo má, nebo nemá dělat.